Musím ale říct, že podobné nedokonalosti má i pozměňovací návrh paní poslankyně Golasowské, protože pokud se podíváme do odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu, tak tam se hovoří výhradně o ženách, o matkách, tím, že se tímto návrhem přidává 500 korun za každé vychované dítě ženě. A samozřejmě tedy pokud by takto byl schválen, tak by ta pětistovka měsíčně náležela nejen matce, ale i otci. A chci upozornit, že pokud by tento návrh byl schválen, tak rozpočtové dopady už v prvním roce by byly 30 miliard korun. A také chci upozornit na to, že tento pozměňovací návrh nijak nepočítá s prokazováním navrhované podmínky, tedy s prokazováním té výchovy dětí. A musím bohužel konstatovat, že ani pozměňovací návrhy B1 a B2 pana poslance Martínka nejsou legislativně dokonalé.

A stejně tak v tom pozměňovacím návrhu druhém, který zavádí možnost započítat jako náhradní dobu pojištění částečně dobu studia, chybí provázanost. Tato úprava zase není promítnuta do dalších ustanovení zákona, zejména ve vztahu k vyloučeným dobám podle § 16 odst. 4, k potřebné době pojištění pro nárok na invalidní důchod podle § 40 odst. 3 a vzhledem k absenci přechodného ustanovení také k § 102 odst. 4, pokud jde o předchozí dobu studia. Čili to jsou nedostatky pozměňovacích návrhů, na které jsem cítil potřebu upozornit. Ale prosím vás ještě chvíli o pozornost, protože vám chci sdělit ještě jednu věc. Já vám rozumím, pane zpravodaji.

Poslední, co jsem chtěl říct, že na základě i toho, co zde zaznělo, tak jak jsem nastudoval ty pozměňovací návrhy, tak jsem se obrátil na Českou správu sociálního zabezpečení, aby se mi vyjádřili, co by pro ně znamenalo schválení těch pozměňovacích návrhů, protože oni jsou ti, kteří vyplácejí důchod, a museli by si v praxi s těmito pozměňovacími návrhy poradit.

Tolik tedy vyjádření České správy sociálního zabezpečení a já vás jen prosím, abyste při svém rozhodování o podpoře jednotlivých pozměňovacích návrhů to, co jsem zde uvedl, vzali v potaz. Děkuji. S faktickou poznámkou nyní v rozpravě pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. A znovu žádám sněmovnu o klid. Děkuji za slovo. Je to už podruhé v tomto volebním období, kdy projednáváme navýšení důchodů, a podruhé slyšíme, že Česká správa sociálního zabezpečení není schopná realizovat nějaký pozměňovací návrh nebo vůli např. horní komory.

Já jsem samozřejmě pro první možnost.

Ale je to ta samá situace. Je tady nějaký návrh, který může, nebo nemusí získat politickou podporu, a už zase dopředu slyšíme od úředníků, že to nejsou schopni realizovat.

A to je celé.

To je potřeba.

Já musím zareagovat na pana poslance Stanjuru a musím se v tomto zastat České správy sociálního zabezpečení.

A oni v tom vyjádření jasně píší, kolik by toho času na to potřebovali, a to není nic, za co bychom je měli kritizovat, protože pokud si uvědomíme, že je skutečně potřeba upravit aplikační programové vybavení, tak na tyto kroky je potřeba nějaký čas. Děkuji. Nyní ještě paní ministryně měla faktickou, potom faktická pana...

Přesně o tom byla ta debata, že pokud přicházíme s novými prvky v zákonech, tak potřebuje Česká správa sociálního zabezpečení nějaký čas na jejich realizaci.